Děkuji za slovo, pane předsedající. Já holt nemám přednostní právo, ale dovolím si jenom jednu větu k uplynulému.

A to, co se odehrává v poslední době, jaký je vývoj, mě jenom utvrzuje v tom, že strany vládní koalice by měly opravdu konečně dostát svému koaličnímu závazku, který mají v programovém prohlášení vlády, kde je doslova uvedeno prosazení principů teritoriality, bod, který mají i v akčním programu vlády, o tom jsem už tady také hovořil, kde vláda v uplynulých měsících přijala akční program, kde jeden z těch bodů je řešení této tematiky.

Tato Poslanecká sněmovna ji neprojedná. A tvrdit, že vláda chce řešit tuto problematiku, opravdu velmi ožehavou problematiku... Já bych požádal trošku o ztišení, pane předsedo. Prosím hloučky, které tady diskutují, aby se přemístily do předsálí.

To víme velmi dobře.

Čili za chvíli to budou dva roky, co nám tady tento sněmovní tisk leží, a je to velmi podobné jako to, co říkal pan předseda Kováčik o jiných novelách, které se týkají církevních restitucí. Je to velmi obdobné včetně toho slibu, planého slibu, kde evidentně není vůle vládní koalice toto téma řešit. Já vím, přestože ke mně ten dopis nedoputoval, protože jako nezařazený poslanec jsem poněkud diskriminován a i přes urgence a připomínky na vedení Sněmovny jsou prostě nezařazení poslanci ne obesíláni všemi dokumenty a všemi informacemi, ale vím, že předsedové jednotlivých poslaneckých klubů dostali aktuálně dopis exekutorské komory, kde i sami příslušníci Exekutorské komory Exekutorská komora požaduje, abychom tento tisk konečně projednali a začali řešit problém neuvěřitelného hromadění se exekucí, jejich kumulace na jednotlivé osoby, růst jejich objemu, nebo počtu těch exekucí, které se nedají vymáhat.

Dovolím si opět a znovu tady připomenout, že zákon, který přijala Slovenská národní rada, který řeší tuto problematiku, Slovenská národní rada přijala poměrně jednoduše, rychle, bez velkých okolků, dnes na Slovensku platí, myslím, že začíná platit právě od tohoto měsíce dubna, kdy je uváděn postupně v život. Velmi zajímavá byla pro mne informace já tedy zdůrazňuji, nebo přiznávám, že ji nemám ověřenou nicméně informace taková, že ta slovenská verze vlastně vycházela ze zkušeností nebo z návrhů, které tady u nás v České republice byly zpracovány a které stále my nejsme schopni uvést v život, kdežto Slovenská národní rada to dokázala velmi rychle. Občané se na mě obracejí i s připomínkami, že snad v Polsku, v Polské republice, zvažují na základě také množícího se počtu excesů různých exekutorů, neházejme všechny do jednoho pytle, k tomu, aby se vrátili zpět k systému státních exekutorů. Nebudu komentovat. Já si myslím, že první postupný krok, nebo prvním krokem, kterým se dá věc vyřešit a napravit, je zavedení teritoriality. Jak jste již také slyšeli tady na půdě Poslanecké sněmovně, já jsem interpeloval pana ministra Pelikána a v odpovědi byla pro mne zajímavá informace, že jeden exekutorský úřad opakovaně porušoval pravidla toho, jak má provádět exekuce a dražby nemovitostí.

Dneska jsem četl vaši odpověď na své interpelace, které byly v době vaší nepřítomnosti. Děkuji za ty odpovědi. Nicméně nemohu souhlasit s tím, co tam bylo uvedeno.

To ale není pravda a odpověď ministra Pelikána, kdy několik let se táhla kauza toho daného exekutorského úřadu, to jasně vyvrací. Jenom pro kolegy, pro vaše osvěžení, připomínám, že tam byl návrh finančního postihu daného exekutorského úřadu ve výši půl milionu korun a Nejvyšší soud tento postih změnil na napomenutí.

To bude pro mne velmi zajímavá informace. Dále pan premiér odpovídal na mé dotazy v té věci, že prezidentka Exekutorské komory momentálně se řeší kauzy, nepředjímám výsledek, ale řeší se kauzy, kde došlo k nějakým nejasnostem, které ona nakonec sama i přiznala, snažila se napravit.

Po včerejší reportáži, nevím, jestli jste sledovali v naší veřejnoprávní televizi, je vidět, že k těmto kauzám dochází opakovaně.